Za druhé. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot a struktury dat registrovaných dobíjecích stanic.

Posiluje se i možnost kontroly státní správou, a tím i ochrana konečného zákazníka.

Poprosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. Dobrý večer. Já budu, kolegyně a kolegové, záměrně extrémně stručný, protože paní ministryně včetně svých kolegů a kolegyň z MPO už poněkolikáté takhle večer čeká, aby se ten zákon posunul dále. Takže za zpravodaje klubu, Jak bylo řečeno, je to relativně menší novela, která opravdu reaguje především na poznatky z praxe.

Nemám zatím avízo, že by v této novele měly být nějaké kontroverzní záležitosti. Bude přikázána jako garančnímu výboru do výboru hospodářského. Děkuji. Dívám se na plénum, jestli někdo je přihlášen. Nikdo není. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není tady žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 116. Přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 126. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme se vypořádali s tím to tiskem. Máme dvě možnosti. Buď otevřeme další tisk, anebo ukončíme dnešní jednací den.